Dámy a pánové, většina z nás se tady považuje za demokraty. Pokud to myslíme upřímně, pojďme v České republice zavést skutečnou demokracii, tedy systém, ve kterém vládne občan, nikoli stranická oligarchie. Je to vysoce aktuální a dejme lidem možnost, aby sami rozhodli, s kým chtějí v České republice žít, a sami rozhodli o své budoucnosti ve své zemi. Děkuji za pozornost. Ano, to byl pan poslanec Okamura.

A protože Sněmovna v lednu tohoto roku neoslyšela mou prosbu, a vědomi si toho, že čas běží a voda stoupá, tak možná i v koaličních řadách se najde nějaký ten hlas, který pochopí, že můj požadavek na zařazení bodu Informace o stavu jednání o Transatlantickém partnerství o obchodu a investicích je namístě.

A sliboval dialog, sliboval různé veřejné konzultace, semináře, jen to nechtěl projednávat tady ve Sněmovně.

Zkrátka před osmi měsíci pan ministr slíbil, že bude přísun informací, ale veřejnost nadále hladoví po informacích a já si myslím, že i tento důstojný orgán by si zasloužil dostat v úhledném balíčku s jasným mandátem, s jasnou pozicí, kde jsme, kde se nalézáme a kam se především chceme dostat. Toto téma běží od června 2013, čili načali jsme třetí rok, už mělo být vlastně dávno hotové. Prošlo deset negociačních kol a stále jaksi v nedohlednu. Praví se v určitých informovaných kruzích, že by se to mělo uzavřít, ještě než pan prezident Obama skončí svůj prezidentský mandát, tedy do konce příštího roku, ale říká se kdoví jestli. Ona totiž ta neshoda nejenom v různých sociálních skupinách, občanských uskupeních či některých politických blocích nad tímto tématem panuje, ona ta neshoda je i mezi některými zeměmi Evropské unie. A co je možná pro vás zajímavé, pokud to příliš nesledujete, že rozpaky sílí i v samotných Spojených státech amerických.

Takže snad bychom si zasloužili o této věci něco víc vědět, protože marná sláva, ale vyjednávání o tak gigantickém projektu, která probíhají za zavřenými dveřmi, nedělají dobrotu. Ne náhodou v Evropské unii byla dána dohromady podle evropského práva, podle evropského předpisu dohromady petice proti tomuto způsobu projednávání tak závažného problému a překročila již před časem dva miliony podpisů. Takže bych poprosil, abychom tento bod zařadili, nejlépe je to informace tak jako první bod do bloku zpráv a aby mu vláda věnovala skutečně pozornost. Kolegové, já si myslím, že si to zaslouží. Má to být jeden z největších projektů, který v této oblasti vůbec kdy byl vytvořen.

Děkuji. Než dám slovo dalšímu přihlášenému, chtěl bych na galerii přivítat další návštěvu a je to delegace Meziparlamentní skupiny přátel České republiky Národního shromáždění Francouzské republiky, vedená předsedou této skupiny poslancem Marcem Laffineurem.

A nyní má slovo pan poslanec Kolovratník. Kolegyně a kolegové, i ode mě dobré zářijové odpoledne. Ty volební body máme v této schůzi plánovány čtyři.

Takže aby to bylo co nejefektivnější, tak já jménem volební komise navrhuji a chci vás požádat o tento postup: Volební body číslo 193, 194 a 195 jsou to body Grantová agentura, Technologická agentura a jeden člen Rady České televize zařadit pevně na zítřek, na středu 16. září, jako poslední body před obědovou pauzou, tedy bez určení času, prostě poslední body před obědem. A ten jeden bod, 192 změny ve složení orgánů, zařadit pozítří, tedy ve čtvrtek 17. září, a opět jako poslední bod před obědovou pauzou. My se musíme sejít ve volební komisi zítra ráno a ty změny v orgánech ještě vyřešit. Z toho důvodu ten blok volebních bodů jakoby trhám na dvě poloviny. Také děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Není tomu tak. V tom případě budeme hlasovat o jednotlivých návrzích.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Hlasování má číslo 7, přihlášeno 177, pro 35, proti 70. Tento návrh nebyl přijat.

Je zde žádost o oddělené hlasování, nebo můžeme hlasovat najednou?